Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 56. schůzi Poslanecké sněmovny.

Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 55. schůzi, stejně tak se omlouvají titíž poslanci. Tuto schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 48 poslanců. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Kdo je pro?

Návrh byl přijat.